Takže o nich nepadlo ani slovo, nikdo je neodvolával.

Čas. Nyní má slovo pan poslanec Jiří Valenta.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Uvědomme si v této souvislosti, jak takzvaná pravicová opozice dlouhodobě obstruuje sněmovní demokratický proces volby do Rady, což zřetelně ilustruje, jak prakticky absolutně může v demokratickém státě menšina bránit projevu svobodné vůle většiny.

Dámy a pánové, jde totiž v podstatě a zejména o to, aby byla Rada České televize pokud možno co nejvíce paralyzovaná, nikoliv o setrvání či odvolání radní Lipovské, a to v době, kdy se na Českou televizi snáší obrovská kritika z mnoha stran a od různých sociálních skupin naší společnosti.

Navrhovatelům bylo tehdy naprosto jedno, že podle odborných analýz by byla velká část z těchto organizací v jasném a prokazatelném střetu zájmu.

Lobbistická novela navíc ani nepopisovala, jak by se postupovalo v případě, že by některá z organizací zanikla nebo by se rozpadla. Dnes se na tento pokus navazuje, a to dalším pokusem o destrukci celého tělesa Rady, jejímž nositelem je opět paní Sommerová.

Nejsem ani věřícím, ani příznivcem jejího nového volebního subjektu, ale jde mi především o to, aby se zachovala akceschopnost Rady České televize, a to do řádných voleb do tohoto orgánu zde ve Sněmovně.

Děkuji vám za pozornost.